A o tom se tady bavíme. My se bavíme ve skutečnosti o zákoně proti praní špinavých peněz a konkrétních paragrafech. Tady se vůbec nebavíme o nějaké právní pomoci lidem nebo o zastupování u soudu. Nic takového tam není. Tady jde o případ, kdy klient přijde za advokátem, aby pro něj udělal nějaký obchod. A my si myslíme, že v případě, že advokát dělá pro klienta obchody, tak na toho advokáta mají platit stejná pravidla jako na toho klienta.

My se vůbec nebavíme o nějaké právní pomoci, vůbec se nebavíme o zastupování. Bavíme se o tom, že někdo provádí obchody skrz advokáta proto, aby zabránil kontrole Finanční správy nad těmi obchody. Proto podle nás je přiměřené to v těchto konkrétních ustanoveních a je tam jenom identifikace klienta a kontrola klienta v těchto ustanoveních nám přijde rozumné, aby se ty informace poskytovaly.